Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Této schůzi předsedala místopředsedkyně Věra Kovářová, která řekla, že můj návrh je nehlasovatelný. To znamená, že když sem dnes přišel předseda poslaneckého klubu pan Cogan s tím, že chce omezit řečnickou dobu, tak by to znamenalo, že ten váš návrh by byl hlasovatelný, kdybychom tedy byli v bodě, ano? Takže já opravdu se v tom začínám ztrácet, protože tím, že vy jste včera řekli, že můj návrh je nehlasovatelný a že nejsme v bodě, tak nemůžete, pokud to není bod, tak nemůžete nikoho omezit v řečnické době! Stalo se to při druhém, třetím čtení. Tak si, prosím, ten odst. 7 přečtěte. Je to druhé a třetí čtení. Máme potvrdit stav legislativní nouze.

Předpokládám, že... Zazněl váš návrh?

Nemohu vám dát dále slovo, protože jsou další přihlášení... Chcete dát námitku, dobře, v tom případě můžete vystoupit s námitkou. Děkuji, paní předsedkyně.

Odhlásila jsem vás tedy ještě jednou, prosím, abyste se přihlásili. Nevypadá to tak. Výborně. Ještě jednou tedy zopakuji, o čem hlasujeme je to o námitce, která byla vznesena proti mému postupu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro?

Námitka nebyla přijata. Pokračujeme tedy ve faktických poznámkách.

Prosím, máte slovo.

Tak si to, prosím, ujasněte. Nemůžete chtít obojí.

Toto jsou věci, které máte v rozporu, tak si to ujasněte.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, já bych chtěl podpořit stanovisko, které tady přednesla před krátkou chvílí paní poslankyně Válková, a vyzvat pana ministra pro legislativu Michala Šalomouna, aby přišel se k této věci, k tomuto postupu a jeho legitimitě vyjádřit.

A já si myslím, že to je docela zásadní, aby člen vlády, který má pod sebou legislativu a který je renomovaným právníkem, aspoň tak je představován ze strany vládní koalice, aby tady obhájil tenhle postup, o kterém je tady neustále spor.

Včera se vyjadřoval velmi opatrně, velmi vyhýbavě a potom jsem zaznamenal na serveru iDNES, že tedy snad by to mohlo být možné podle něj, ale vyjádření pro média je něco jiného, než když člověk vystoupí u pultíku v Poslanecké sněmovně a řádně tuhle věc obsáhle vysvětlí.